Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji vám za to. Nyní paní poslankyně Kovářová a připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, vaše dvě minuty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda reagovala na to, o čem se zde bavíme více než hodinu. A bavíme se také o tom, ústy paní ministryně a pana ministra, že toto opatření zvyšování spotřebních daní ochrání zdraví našeho lidu. Tomu bych věřila, kdybyste zvedli spotřební daně na pivo a na víno. Pak bych vám skutečně uvěřila, že vám jde o blaho a zdraví našeho lidu. Tohle nemůžete zvednout, protože jste součástí populistické vlády a co by tomu řekli voliči? Jednoduché by také bylo, abychom si řekli: alkohol, cigarety, hazard jsou věci škodlivé, to všichni víme, ale ty daně zvyšujeme proto, že potřebujeme peníze do státního rozpočtu. Ale my tady pořád hovoříme o tom, že alkohol a cigarety jsou škodlivé. Znamená to tedy, že se služba zlepší o sto procent?

A to jsou témata, která jsou důležitá. Nyní tedy pan poslanec Jan Skopeček, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.

Je vidět, že ten materiál nebyl dobře zpracován, nebyl dobře projednán na vládě. Já jsem měl v úmyslu stejně ten návrh zákona navrhnout zamítnout již v prvním čtení, ale myslím si, že by to měli udělat oba kolegové přede mnou, ten materiál stáhnout a nejdříve si prodiskutovat na vládě, zda efekt toho návrhu bude spíše na straně pana ministra zdravotnictví, čili že to povede k nižší spotřebě, nebo ten efekt bude na straně Ministerstva financí, že to povede k vyššímu výběru inkasa, tedy že lidé ve finále utratí za alkoholické nápoje více peněz. Obojí není možné. A jestliže my tu máme projednávat vládní návrh, tak si myslím, že byste ho měli stáhnout a nejdříve si mezi sebou sami vydiskutovat, jaký ten argument je silnější. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Máte slovo. Říká to není jediný krok, není to samospasitelné a tak dále, ale žádný jiný nejmenoval.

To určitě není. Ten rozpor je evidentní mezi přístupem vás, pane ministře zdravotnictví, a paní ministryně financí. Tak se zeptám přímo ministra zdravotnictví. Abychom věděli, co očekáváte.